Pak mě napadl další velký zdroj krásných citátů o svobodě a svobodě slova, to je George Orwell, který například ve svých esejích napsal, že právní stát existuje pouze tam, kde i politické názory, které se mohou většinové populaci zdát oprávněně amorální či opovrženíhodné, nejsou z právního hlediska nijak postihovány, jinak není dána svoboda projevu, a tudíž ani nelze takový stát považovat za demokratický.